Četla jsem stanovisko legislativy, které jsem ráno obdržela, děkuji za ně.

Tomu rozumíme.

To je zdravý selský rozum a není to žádné politikaření. Jde nám všem o to samé.

To už nejde?

Děkuji, paní předsedkyně.

Je to tak, pane zpravodaji? My nemůžeme hlasovat o dvou podle legislativního odboru. Buď budeme hlasovat třicet jedničku, anebo padesát dvojku. Ano, hlasujeme tedy, že jako první se bude hlasovat pozměňovací návrh číslo 31.

Hlasování číslo 66, přihlášeno 170 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 55. Návrh byl zamítnut. Nyní tedy budeme hlasovat o... Chci okomentovat to hlasování, jestli mohu.

Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Ještě jednou děkuji za slovo. Jenom chci předeslat, že rozpočtový výbor nemá stanoviska, to znamená, stanoviska bude předčítat pouze pan ministr financí. A ještě mi dovolte jednu poznámku.

Jedná se o přílohu číslo 1 ke sněmovnímu tisku 315/3. Děkuji.

Návrh byl přijat. Prosím, pokračujte.

Návrh byl přijat.

Návrh byl zamítnut. Prosím.

Kdo je proti? Hlasování číslo 71, přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 77, proti 91. Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.